Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat vám za shovívavost. A myslím si, že je slušností informovat i o tom, k čemu jsme dospěli. My jsme se rozhodli na poslaneckém klubu Pirátů, že si zřizujeme krizový štáb poslaneckého klubu, který připraví opatření resp. některá už máme zpracována , která představíme dnes ve 14 hodin na tiskové konferenci, tak aby vláda urgentně začala řešit situaci s koronavirem, a zabránila tak kolapsu zdravotnictví a vypnutí ekonomiky.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu vývoji a včerejším číslům, která byla zveřejněna, oceňuji to, že také do Sněmovny dnes přišel pan ministr zdravotnictví, že tady je.

Myslím si, že jeho fungování se tam osvědčilo.

Takže by bylo dobré, aby tady zazněla jasná informace o tom dalším postupu.

Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného s přednostním právem.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Není to zařazený bod.